Navrhuji zařadit oba dva tyto body po pevně zařazených bodech Ministerstva obrany.

Prosím, aby se o těch mých dvou návrzích hlasovalo odděleně. Děkuji pěkně.

A druhá, abych tomu správně rozuměl.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové.

Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru. Připraví se paní poslankyně Nohavová. Ještě s dovolením, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy a pánové, znovu a znovu vás žádám stejně jako po celé volební období, abyste zařadili na program zákon o celostátním referendu. Od té doby ho zde neustále navrhuji, a vy zákon o referendu odmítáte, aby občané nemohli sami vyjádřit svoji vůli.

Já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, navrhujeme takový zákon o referendu, aby občané mohli závazně rozhodnout například o vystoupení z Evropské unie, o odvolatelnosti politiků a jejich přímé hmotné odpovědnosti, o časově omezeném mandátu soudců a také o jejich hmotné odpovědnosti. Navrhujeme, aby občané mohli rozhodnout i o odmítnutí přijetí eura. Občané by měli mít právo hlasovat v referendu o jakýchkoliv otázkách, na které sesbírají dostatečné množství podpisů pod petici za vyvolání referenda. Podle mého názoru by měl být počet podpisů pro vyvolání celostátního referenda sto tisíc. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme celkově, tak je jich skutečně obrovská řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se mezinárodním srovnání zhoršují. A například ČSSD obelhala občany slibem, že vyřeší problematiku církevních restitucí.

Jsme jen svědky nákladného a líbivého marketingu, ale skutek utek'. Tato vláda je obrovským zklamáním. Je to bod číslo 59, pane poslanče? Prosím paní poslankyni Nohavovou, ta má dvě přihlášky nebo dva návrhy. Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemné odpoledne.

Na tomto návrhu je shoda napříč politickým spektrem. A protože je to podle § 90 odst. 2, tak si myslím, že by tento bod byl velice brzo schválen.

Ano, děkuji. Prosím paní poslankyni Havlovou. Připraví se pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ráda bych zařadila na pořad schůze nový bod s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu k ohrožení nezávislosti Energetického regulačního úřadu.

Aby mohly regulační orgány zcela naplňovat svoji roli, musí být skutečně nezávislé. Nezávislost národních regulátorů přitom vyplývá z práva Evropské unie a příslušných směrnic, které jsou následně transponovány do národních právních řádů. V prostředí energetiky se však český energetický zákon dostává do střetu s touto evropskou garancí. Vládní strany s tím od počátku nic nedělají a ignorují rizika postihu České republiky ze strany Evropské unie.

Pozici předsedy, v současnosti předsedkyně, má nahradit pětičlenná rada Energetického regulačního úřadu složená z předsedy a čtyř členů. Není problém v samotném zřízení rady ERÚ kromě toho, že podobný systém funguje například v Českém telekomunikačním úřadě, funguje i jinde v zahraničí. Problém však je, kdo a jak členy rady jmenuje. A na to navazuje ještě větší problém a tím je možnost odvolávání radních. Původní praxe byla taková, že na návrh premiéra jmenoval předsedu úřadu prezident České republiky. Současná úprava je navázána pouze na vládu. Ministr průmyslu a obchodu nominuje předsedu a členy rady, a ty posléze jmenuje vláda.